Já také děkuji.

Prosím, pane poslanče, je to zřejmě poslední minuta. Já bych chtěl poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího Patrikovi a chtěl bych poděkovat samozřejmě zástupcům ODS, že to tady zvedli a že řekli: podívejme se na Západ.

Děkuji. Ještě nám nějaký čas evidentně zbývá, takže nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Dolínek.